Takže já vás chci vyzvat k tomu, abyste nelhala a abyste zkrátka neříkala nepravdy.

Takže já vás chci požádat, abyste nelhala, protože to je nepravda.

A Česká republika má smůlu v tom, že jsme všechno rozprodali.

Takže paní předsedající, chtěl bych, abyste neopakovala tuhle nepravdu, protože je to nepravda. Nikdy. Všechny ty střety zájmů jsou vymyšlené věci. A zkrátka to není pravda.

Sem chodili lidi, ano, naši spojenci, říkali: toto musíš, toto, Dukovany.

Takže já vám za to děkuju, že už to nebudete opakovat, a děkuji za pozornost. Já děkuji za příspěvek.

Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji, ale paní předsedající, jestli byste chtěla, tak já vám samozřejmě to místo uvolním, jestli byste chtěla reagovat bezprostředně, aby to bylo...?

Paní místopředsedkyně mě vystřídá, děkuji.

Paní místopředsedkyně, máte slovo. Děkuji za slovo. Je to samozřejmě trošku nevšední situace, kdy v roli řídící schůze, která uděluje slovo, jsem přímo oslovována, abych reagovala. Nicméně k té věci. Tyto skutečnosti jsem komentovala...

Děkuji vám. Děkuji. Takže ještě jednou. A komentovala jsem to, že jsou v příkrém rozporu vyjádření zástupců Polska, bývalého premiéra Bohuslava Sobotky a toho, co říká třeba pan bývalý premiér, nyní pan poslanec Babiš.

Já také děkuji. Dává přednost, dobře. Takže s přednostním právem předseda hnutí Andrej Babiš. Já se omlouvám, paní místopředsedkyně, prostřednictvím paní předsedající, ale vy to melete jedno s druhým.